Za třetí, celou věc jsme evidentně neuměli koordinovat se Spojenými státy, které nám zjevně daly zdrojové informace o pohybu teroristy na našem území. Za čtvrté, policejní složka Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu vyšetřuje ve dvou tajných službách, zda nedošlo zdůrazňuji k úmyslnému nepředání informací, a tedy ke spáchání trestného činu na úrovni vedení tajných služeb.

V této souvislosti ministr vnitra řekl: nemáme informaci, že by na území České republiky hrozil nějaký teroristický útok. Mému kolegovi Martinu Lankovi pan ministr Herman sdělil, že od ministra vnitra nemá žádné informace o tom, že by v České republice nějaký teroristický útok hrozil. Opomenul i to, že největší masakr v Paříži se stal v kulturním zařízení. Ptáme se tedy, jakou důvěru k nám má mít Amerika, aby nám poskytovala součinnost o tom, kdo je a není terorista, když u nás se dostávají ven veškeré informace, i které nemají, a naopak mezi profesionály se nepředávají informace, které ohrožují i vlastní příslušníky našich tajných služeb. Za druhé, jakou důvěru máme mít k výroku ministra vnitra, že u nás nehrozí žádná teroristická akce, když evidentně nefunguje přenos informací mezi tajnými službami. Za třetí, jak věřit vládě, které unikají informace přímo z Bezpečnostní rady státu. Tato blamáž je přímo reklamní kampaní pro teroristy, aby přišli podnikat teroristické akce k nám, protože v naší zemi se řídí tajné služby spolkem, který to nemá evidentně pod kontrolou, a kdyby teroristům náhodou něco hrozilo, tak si o tom přečtou v novinách. Od minulého týdne každý občan České republiky cestující do rizikových oblastí má na svém těle cenovku, za kolik a kde může být vykoupen. České tajné služby jsou v moment vyšetřování policejním orgánem díky blamáži v komunikaci se Spojenými státy naprosto nedůvěryhodné a v této chvíli i neakceschopné. Z ústavního hlediska kontrola takto rozsáhlého skandálu nepatří pouze policejnímu orgánu, ale s ohledem na narušení ústavnosti by měla být řešena, tak jako v každé civilizované zemi, zvláštní vyšetřovací komisí parlamentu. Vláda v tuto chvíli je v zásadním konfliktu zájmů, protože musí být součástí vyšetřování. Únik informací za takové situace z Bezpečnostní rady státu je evidentně součástí událostí, které by tato vyšetřovací komise měla řešit, a to i s ohledem na odpovědnost premiéra a ministrů.

Dobrá, před panem předsedou vlády má přednost pan předseda Kalousek. Pan premiér vám dává přednost, využijte toho. Děkuji, pane předsedo, vám i panu předsedovi vlády. Dámy a pánové, tato Sněmovna by měla být podle Ústavy České republiky nejvyšším orgánem vůle lidí v České republice. Umíte mi, prosím vás, říct, jaké jiné větší téma existuje než skutečnost, že byla ohrožena a objektivně snížena bezpečnost všech občanů v České republice? Já chápu, že se může stát cokoli.

Pokud máte něco zásadnějšího než poslouchat pana předsedu Kalouska, tak přeneste svou diskusi do předsálí, usaďte se. Já jsem ten poslední, kdo by chtěl vládu podezírat z toho, že chyby, kterých se dopustila, selhání, kterých se dopustila, se dopustila úmyslně. Prostě každý z nás ve své práci se občas dopustíme chyb a občas se někdy stane, že i selžeme.

A přitom všichni víme, že to není pravda, že se nestalo nic menšího, než že vláda České republiky selhala na poli mezinárodního boje proti terorismu.

Já až dotelefonuje pan poslanec Votava...